Minulý rok byla velká konference, kdy přijeli zástupci OECD, kteří mapovali české zdravotnictví a poukazovali na problémy, kterým české zdravotnictví, česká společnost čelí právě ve smyslu konzumace alkoholu a tabáku.

Stejně jako u cigaret. Takže to jsou grafy, které jsou přímo z této zprávy.

Proto tedy velmi vítám to, že Ministerstvo financí přikročilo ke zvýšení spotřební daně, a děkuji za to. Pravdou je, že skutečně pokud se podíváme na ty statistiky, které jsou jednoznačné, tak z nich Česká republika nevychází dobře.

Znovu opakuji včetně kojenců.

A musí vnímat, že je to skutečně závažný problém.

To jsou obrovská čísla.

Ty statistiky jsou skutečně velmi alarmující. A to není něco, co bychom měli řešit dnes. To skutečně je něco, co řešíme do budoucna.

Každý rok se zvyšuje počet úmrtí souvisejících s alkoholem. To je jednoznačný fakt, to jsou data Ústavu zdravotnických informací a statistiky, která podle mého názoru nejdou zpochybnit. A jednoznačně víme a z těch studií vyplývá, že skutečně vyšší daňová zátěž vede ke snížené spotřebě. To vyplývá ze všech průzkumů, výzkumů mezi touto mladou generací.

A ta dostupnost je právě i otázkou cenové dostupnosti. Tady už o tom hovořila paní ministryně financí, že za posledních deset let nedošlo ke zvýšení spotřební daně z lihu.

A pak samozřejmě pokračující v dalším období.

Šest procent z celkové úmrtnosti v České republice způsobuje alkohol.

To jsou i náklady ve smyslu ztráty produktivity, ve smyslu patologických jevů spojených s alkoholem, dopravních nehod a tak dále. Je to je něco, co si myslím, že už skutečně zatěžuje český stát, zatěžuje českou ekonomiku. A jsem přesvědčen o tom, že právě ta vyšší daňová zátěž k tomuto může pomoci, respektive snížit tyto zásadní dopady na společnost, pokud jde o konzumaci alkoholu. Když se podíváme na tabák, tak tam ta situace je podobná.

To je něco, co je opět velmi alarmující.

To znamená, opět kolem dvanáctého roku věku začínají dětí kouřit cigarety.

Že to není věc, která je politická.

Je to věc, která skutečně z mého pohledu pomůže celé společnosti do budoucna a vychází jednoznačně z odborných doporučení.

A připraví se předseda ODS Petr Fiala. Děkuji za slovo. Já bych měl dotaz na pana ministra zdravotnictví, který tady velmi často používal výraz alkohol. Proč se na to ptám?

A vaše vláda prosadila snížení DPH na točené pivo.

My jsme to podpořili.

Nebo pivo je zdravé podle vás?